Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, prosím o klid.

Já bych chtěl požádat o klid. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u nichž jsou splněny zákonné lhůty.

Poté bychom případně projednávali zákony z bloku prvních čtení. Já se zeptám, jestli má někdo potřebu vystoupit k pořadu schůze. Není tomu tak. V tom případě budeme pokračovat se schváleným pořadem schůze.